Požádal bych pana ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a stejně s ním i pan poslanec Jaroslav Klaška, který je zpravodajem garančního výboru, tedy rozpočtového. Ve sloučené rozpravě budeme pokračovat vystoupením s přednostním právem pana místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Dobrý den všem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové. Scházíme se tady již poosmé. Ano, poosmé k diskusi o elektronické evidenci tržeb.

Jsem přesvědčen, že tento významný projekt, tento návrh zákona si zcela jistě zaslouží důkladnou diskusi. Ale já bych si přál a myslím, že toto přání se mnou sdílíte vy všichni, aby se diskuse někam posouvala. Aby šlo o předkládání argumentů, a nikoliv přednes ideologických frází.

Ačkoliv si mé argumenty zaslouží neustálé opakování, nebudu zde číst celý projev znovu.

Představil jsem zde ta nejdůležitější opatření, která jsem od svého nástupu na Ministerstvo financí, která jsme uvedli do praxe, případně která plánujeme. Mluvil jsem zde o daňové Kobře, o převodných cenách, o reverse charge, o kontrolním hlášení a o dalších projektech, díky kterým přesouváme peníze z rukou podvodníků do rukou všech občanů České republiky.

V důsledku snížení DPH na léky, knihy a dětskou výživu. A i přesto jsme vybrali na daních proti plánu o 36 mld. více. A to jsme byli mimochodem nuceni sanovat některé geniální nápady předchozích vlád, jako darovací daň na emisní povolenky, kterou prohlásil Evropský soudní dvůr za nelegální, a my teď kvůli tomu vracíme 5 mld., které si pan Kalousek v minulosti takto vybral do svého rozpočtu. Dále jsem zde popsal fungování elektronické evidence tržeb. Vysvětlil jsem, že pro podnikatele se nic nemění ani nezmění. Nepřibude žádná administrativa, žádné činnosti navíc.

Rozhodně nebude čekat ve frontě pokud vypadne internet, protože pak dostane po dvou sekundách offline účtenku. A offline účtenku dostane také v místech, kde není možné se k internetu připojit vůbec. Že se bude odesílat pouze celková částka tržby a u plátců DPH také částky DPH, protože to jsou údaje, které mají smysl pro Finanční správu, protože jsou relevantní pro stanovení daně. Vysvětlil jsem, že evidence je určena pro všechny podnikatele za stejných podmínek. Popsal jsem fungování daňového řízení a některé druhy podvodů v oblasti hotovostního placení, zejména v maloobchodě. Zdůraznil jsem téměř nulovou možnost postihovat za současných podmínek podvodné jednání ve formě krácení tržeb. Popsal jsem negativní dopady takového podvodného jednání na státní rozpočet a na rozpočty obcí a krajů. Že jde primárně o narovnání podnikatelského prostředí, o ochranu poctivých podnikatelů před nekalou konkurencí, což je efekt, který nelze penězi vyčíslit.

Diskutována tu byla i šedá ekonomika.